Dovolte, abych citoval z vaší odpovědi, co se týká úseku OpatoviceČasy, ČasyOstrov: Na úsecích Opatovice nad Labem Časy Ostrov byly zpracovány dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost pro získání stavebních povolení. Zároveň probíhá majetkoprávní vypořádání. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Předpokládá se zahájení staveb na začátku roku 2017.

Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Junku.

V některých případech se postupuje formou vyvlastnění z důvodu nedohody s vlastníkem. Současně probíhá výběrové řízení na záchranný archeologický průzkum, který je v této lokalitě velmi rozsáhlý. Za faktické zahájení prací je tak de facto možno opovažovat i samotné provedení tohoto archeologického průzkumu, který musí vždy vlastní stavební činnosti předcházet.

V podstatě kdybych trošku parafrázoval, co bylo řečeno, tak bude překopán archeologicky každý metr čtvereční té stopy dálnice.

Dobrá zpráva je, že oba úseky se dostaly jako jeden do těch devíti úseků, ve kterých bude EIA na základě ověřovacího stanoviska ověřena. Stanovisko EIA předpokládáme, že bude vydáno v tomto zvláštním režimu paragrafu 23a zákona o EIA po jeho aktuálně rychle přijaté novele. Zároveň ještě do konce září tohoto roku zahájíme i samostatné výběrové řízení na zhotovitele, a to formou užšího řízení. Rád bych podotkl, že odůvodnění veřejné zakázky vláda už schválila u obou úseků a chystá se vypsání. Bude dvoukolové. V prvním kole se bude pouze posuzovat kvalifikace neomezeného počtu dodavatelů a v druhém kole se bude vybírat samotný zhotovitel, tím pádem bychom měli zhotovitele pravděpodobně vybraného ještě před platností stavebního povolení.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku a nemusí se k tomu hlásit.